Chtěl bych se tedy zeptat, od přijetí zákona dokdy ministerstvo připraví tuto vyhlášku o činnostech. Děkuji. Dvě faktické poznámky. Pan poslanec Plzák, potom pan poslanec Brázdil. Děkuji, pane předsedo.

A za současné situace zkušený pediatr, který pracuje v nemocnici, nemůže jít pracovat na obvod, nemůže za současné situace nikoho nahradit a stává se nám potom to, že ta místa mohou zůstat neobsazená. Tímto se to přece řeší. Často slyším, že já jsem nechtěl vystupovat a že jsem si to rozmyslel.

My k tomu máme dávat pozměňováky. Ta diskuse. To prostě není nachystané. Proč Ministerstvo zdravotnictví nechává předložit čtyřem poslancům komplexní pozměňovací návrh, ke kterému vy se tady potom vyjadřujete? To to ministerstvo neumí udělat samo? Ono asi nechce.

Mě to mrzí, chtěl jsem vám to říct, jenom jsem nechtěl příliš otravovat nějakým velkým vystupováním. Díky, že jste mě vyslechli. Pan poslanec Hovorka a po něm ještě fakticky pan poslanec Kasal. Děkuji za slovo. Já ještě k panu kolegu Plzákovi prostřednictvím pana předsedy. Tam samozřejmě ta prostupnost možná je.

Pan poslanec Kasal. Děkuji za slovo. Mně to taky nedá. Já se vyjádřím ke dvěma předřečníkům. Začnu panem kolegou Hovorkou. Je tam požadavek šesti měsíců. Tak si to řekněme jasně. Ta průchodnost tam není.

Ano, byl projednáván prakticky dva roky. A jenom k tomu poznamenám to, co jsem slyšel, kolego, z vašich úst, tak mi připadlo, že jsem slyšel Českou lékařskou komoru. Pan poslanec Antonín, rovněž faktická poznámka. Potom pan poslanec Brázdil. Tyto věci opravdu spíše patří podle mého názoru na zdravotní výbor, popřípadě do nějaké odborné debaty na jiném plénu než na plénu Poslanecké sněmovny. Řadu let jsme zjistili, že vzdělávání ve zdravotnictví lékařů není takové, jaké by mělo být. Řadu let s tím nebyl ochoten a schopen nikdo nic dělat. Když konečně toto ministerstvo našlo sílu se pokusit toto vzdělávání změnit, dva roky na tom pracuje a nyní na třech zdravotních výborech se to projednává a slabá místa, která mohla být sporem, změní a ustoupí, tak je to považováno za slabost a špatnost a neschopnost ten zákon řešit. To je úplně scestná úvaha. A s těmi pediatry. Znovu mi dovolte říct stejné přirovnání.

Tři různé atestace. Výborně. Děkuji za vstřícnost. Tak prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já myslím, že bychom měli už pokročit dále, ale musím říct jednu věc. Já musím zde přítomnému kolegu Kasalovi prostřednictvím vás, pane předsedo, říci, že kolega Hovorka se nechová jako lékařská komora.

d) napsáno vydávat osvědčení o splnění podmínek. To je zákonem stanovené. Posuňme se dále a dohodněme se na nějakém postupu, abychom tento zákon konečně měli. Taky děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak předtím, než ji ukončím, poprosím pana zpravodaje, abychom se vypořádali s jedním procedurálním nebo technickým návrhem. Děkuji, pane předsedající.

Takže já nechám hlasovat o návrhu, který zde padl. K tomu, pane poslanče? Samozřejmě je možné dát protinávrh, ale já dokončím zopakování. To znamená, návrh je, abychom hlasovali o tom, že za základ pro podávání pozměňovacích návrhů bude brán komplexní pozměňovací návrh, který je obsažen v usnesení zdravotního výboru. Kolegyně, kolegové, já bych dal protinávrh, abychom dále dávali pozměňovací návrhy k tomu vládnímu návrhu, tomu, který prošel Legislativní radou vlády, který byl sem daný. A ne komplexní pozměňovák čtyř poslanců.